Účelem návrhu zákona je upravit udělení řidičského oprávnění u žadatelů, kteří žádají o řidičské oprávnění vůbec poprvé, o možnost zkrátit lhůtu pro vydání na pět dnů a zároveň sjednotit právní úpravu pro vydání řidičského průkazu s ohledem na možnost požádat o zkrácení lhůty pro vydání řidičského průkazu pro všechny žadatele. Nyní se zkrácená lhůta pro vydání řidičského průkazu do pěti pracovních dnů týká pouze výměny řidičského průkazu, případně rozšíření o další skupinu.

Pokud tedy jde o nové řidiče, žádají nejenom o prosté vydání řidičského průkazu, ale především o samotné řidičské oprávnění. K žádosti se přikládá kromě jiného doklad o odborné způsobilosti získaný při absolvování zkoušky, který nesmí být starší šesti měsíců, a úřad následně v databázích přezkoumá, jestli nebylo žadateli odňato řidičské oprávnění. Noví řidiči po dokončení autoškoly tak musejí počítat se standardní lhůtou dvaceti dnů a myslet na skutečnost, že do doby, než převezmou na příslušném úřadu registru řidičů řidičský průkaz, nejsou oprávněni motorová vozidla řídit.

V současné době neexistuje evropský propojený elektronický systém a žadatel skutečnosti, že není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odňato, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, dokládá čestným prohlášením, viz § 92 odst. 4 písm. e) tohoto zákona o pozemních komunikacích.

Děkuji za dodržení času k návrhu. Je zaznamenán na čtvrtek 11 hodin.

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. První tisk, ke kterému bych rád navázal vaši pozornost a kde bych vás požádal o podporu, je tisk, který byl do Sněmovny předložen už v říjnu loňského roku a je to dost zásadní tisk, který se týká i rozpočtu, protože se týká rozvoje regionů v České republice, což i podle ekonomů, význačných ekonomů, je jednou z brzd ekonomického růstu České republiky.

Je to tisk, který reaguje na to, že v posledních letech Česká republika zažívá velké rozevírání nůžek mezi centrem a regiony, že Praha přirozeně jako každé centrum a v době urbanizace je to světový trend bohatne, roste, ale zároveň se u nás děje to, že regiony chudnou.

A tam zjistíte, že jediný z regionů jak na území České republiky, tak na příhraničním území Slovenska, Polska i Německa i Rakouska, jediný z regionů, který reálně v posledních letech poklesl v HDP, je region Ústeckého a Karlovarského kraje. To je jeden z důsledků toho, že koncentrujeme bohatství České republiky do Prahy, a Praha už s tím sama začíná mít potíž.

A přitom řešení je tak jednoduché, rychle návratné a dlouhodobě pro celou Českou republiku, a to včetně Prahy, přínosné ekonomicky, sociálně, společensky, kulturně, ve všech oblastech. Návrh Starostů a nezávislých je přesunout 23 centrálních úřadů státní správy do krajských měst.

Je to moment, který povede k tomu, že se zvýší vzdělanostní struktura v krajích, protože na těchto úřadech pracují zpravidla lidé s vysokoškolským a minimálně středoškolským vzděláním, je to způsob, jak jenom na jejich platech dostat do regionů cca 3 miliardy korun, a je to způsob, jak v tomto území dosáhnout třeba i zvýšení kvality vzdělávání, protože přirozeně tito lidé jsou často rodiče a oni chtějí pro své děti to nejlepší vzdělání, a když si ho vynutí pro své děti ve třídách, tak ho dostanou i ostatní děti v té třídě. Pane poslanče, skončil vám čas k této .

Máte slovo. Děkuji.

Je to tisk, který má velice zajímavou cestu Poslaneckou sněmovnou a legislativním procesem. Dokonce si myslím, že je v tom zcela unikátní a že to, co se teď u něho děje, je něco, co se děje poprvé v Poslanecké sněmovně za těch třicet let. Nedohledal jsem stejný příklad. Je to zákon, který reagoval na to, že v červnu letošního roku byla cca po roce ve vězení propuštěna těhotná vražedkyně, která byla odsouzena na třicet let pro úkladnou vraždu, dokonanou vraždu, když předchozích pár pokusů se jí nepovedlo. Dnešní trestní řád totiž říká, že pokud žena otěhotní ve vězení, tak musí být bez ohledu na okolnosti propuštěna a mimo vězení setrvat do roku věku dítěte.